A podzim byl zřejmě plodný, neboť dnes, 11. září, slaví narozeniny náš pan kolega František Vácha. Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním bodů z bloku třetího čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty.

Já vás poprosím všechny o klid v sále. Teď jsem si vzpomněl, že jsme nepřivítali nového ministra kultury včera.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Je to zařazeno na schůzi. Je to jenom drobné předřazení. Prosím o podporu tohoto návrhu. Děkuji vám. Já vám děkuji. Další s přednostním právem pan předseda Chvojka.

Děkuji. Dále je zde s přednostním právem pan předseda Bartošek. Děkuji, pane předsedo. Pěkné dopoledne, dámy a pánové.

A chtěl bych v případě, že Poslanecká sněmovna tento bod zařadí na svůj program, jej dát jako první bod dnešního jednání pevně. Děkuji. S přednostním právem v tuto chvíli nikdo. Mám zde písemnou přihlášku, pan poslanec Ondráček. Dobrý den, kolegyně, kolegové. Já bych vás chtěl požádat o pevné zařazení bodu 179, sněmovní tisk č. 550. Je to novela zákona o obecní policii. Je to materiál, který vznikl na podvýboru pro Policii České republiky, obecní policie a soukromé bezpečnostní služby.

Takže nepředpokládám nějaké delší projednávání.